Udělal jsem to nerad. Nerad bych mu sebral pořadí.

Nyní pan ministr Chvojka se hlásí s faktickou poznámkou. Děkuji tentokrát za dodržování času od všech dalších.

Mrzí mě jedna věc.

Asi ten v zásadě argumentační faul je: Ono se něco říkalo, náš koncernový tisk to psal, ono se to neprokázalo, ale to neznamená, že se to nestalo.

Prostě se něco neprokázalo, tak to prostě není.

Děkuji panu ministrovi Chvojkovi za dodržení času. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Někteří možná špatně poslouchali, tak já znovu: Já jsem nenavrhoval svolání komise, já jsem navrhoval svolání výboru pro bezpečnost. Byl jsem první, který to tady navrhl. Takže to je k tomu. Paní kolegyně hlasovala v komisi pro Vojenské zpravodajství pro závěrečné vysvětlení pana ministra. Nevím, proč se to tady teď otevírá, protože vy jste s tím nakonec souhlasila. A souhlasila jste s tím, jakým způsobem argumentoval šéf Vojenského zpravodajství a pan ministr.

Zprávu jsem odhlasoval a znovu to říkám, ani jedno slovo neberu zpět, podepsal jsem to a já jsem ji nezpochybnil.

Děkuji, pane místopředsedo. Jen několik poznámek k vystoupení kolegy Chalupy. Už to tady padlo porušení koaliční smlouvy, čili programového prohlášení vlády, pokud k tomu došlo, mají řešit koaliční strany, a nikoliv vyšetřovací komise. Za druhé zpochybňování zprávy vyšetřovací komise je podle mne ostudné. Třetí poznámka prosím, nepleťte a nepleťme si kompetence exekutivy a zákonodárného sboru. Možná že by bylo vhodné si nastudovat Ústavu České republiky a jednací řád Poslanecké sněmovny. Za další vaše medializace a politizace věcného problému byla ostudná, věrolomná a zištná. Tím jste jim ublížili, ale ublížili jste zejména důvěryhodnosti orgánů činných v trestním řízení. A to mě mrzí nejvíc.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se vrátil k tomu, co zde říkala paní poslankyně Černochová.

Ale chtěl bych poukázat na to, abychom si všimli, jak jsou na tuto diskusi připraveni ti poslanci z různých stran. Ale také proč? No pochopitelně, protože přístup k tomu, o čem bude hovořit, měl dlouho.

Mají tady dokonce vytištěny nějaké rekvizity, které zde vytahují atd.

Teď nebudu zneužívat faktickou poznámku.

Ale u nás to funguje standardně podle zákona. Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou.